S faktickou poznámkou další přihlášený poslanec Radek Koten. Prosím. Ještě jednou.

Já jsem byl zvolen občany České republiky, a proto hájím zájmy České republiky.

Děkuji.

Děkuji. Prosím. Děkuji. Také jsem byl zvolen občany České republiky a také hájím jejich zájmy.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, nevím, jak pracujete v jiných výborech, ale u nás v ústavněprávním výboru, když nastane nějaká důvodná obava, že by nějaký návrh mohl být ústavně nekonformní, tak si vyžádáme stanovisko minimálně kateder ústavního práva právnických fakult. To znamená, souhlasím s kolegou Zdeňkem Ondráčkem, že zkrátka rozhodneme o tom hlasováním.

Děkuji. Připraví se poslanec Kopřiva. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady zaznělo něco, jako že Česká republika nebo vláda České republiky se systematicky snaží zabránit tomu, abychom tvořili návratovou politiku.

My se to snažíme vyřešit, ale musíme postupovat v rámci zákonů a Ústavy. Ne, my tady nechceme mít nikoho, kdo je tady nelegálně. Ne, nechceme. A my se o to snažíme. Děkuji. Faktické poznámky.

Děkuji za slovo. Já bych navázal na kolegu Feriho, s kterým souhlasím.

Nic jsem zatím nedostal. To jen tak na okraj. A potom bych chtěl ještě podotknout, že skutečně jsme tady, abychom hájili zájmy České republiky. To znamená i Ústavu České republiky. A jak se tady někteří kolegové tak jako pohrdavě vyjadřují o Blízkém východě a o Africe, tak já bych to skutečně taky nerad dotáhl do bodu, že tady budeme třeba zpochybňovat rozhodnutí Ústavního soudu. Jenomže jak jsem říkal, tak Ústavní soud přesně takový pozměňovací návrh už v minulosti zamítl s tím, že je protiústavní. A my ho teď tady probíráme znova.

To je to zachovávání Ústavy? Nevím, nevím. Děkuji za pozornost. Děkuji. Poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Připraví se poslanec Jan Bartošek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Jsem jedna z mála, která tady dneska vystupuje a je členkou bezpečnostního výboru, seděla na tom bezpečnostním výboru, slyšela tu diskusi, hlasovala.

Bude to jako procedura, že se to bude hlasovat samostatně. Každý z vás, kdo tady vystupuje, se bude moci při tom hlasování realizovat tak, jak uzná za vhodné, a bude klid. Já se tady chci zastat Ministerstva vnitra a chci se tady zastat i pana ministra Hamáčka, protože na rozdíl od vás, kteří tady vystupujete, jsem v Poslanecké sněmovně snad kromě kolegy Ondráčka od roku 2010. Azylovou politiku jsem sledovala a byla členkou tohoto výboru dávno předtím, než existovala SPD anebo než možná Piráti tušili, že budou zasedat v Poslanecké sněmovně.

Takže prosím, kolegové, nedělejte tady z našeho Ministerstva vnitra organizaci, která nehájí zájmy občanů České republiky. Není to pravda.

A ten zákon naopak zpřísňuje podmínky, a víte to všichni, tak tady nepředvádějte tohle divadlo. Děkuji.

Spíš si kladu otázku. My jsme měli k tomu pozměňovacímu návrhu podklady z Ministerstva vnitra. Otázkou zůstává, jak je možné, že tento výbor daný pozměňovací návrh přijal s jasným vědomím toho, že je to v rozporu s ústavním pořádkem. Kdo jiný by měl ctít právo než poslanci Poslanecké sněmovny? Kdo jiný by je měl zohledňovat? Ale nejprve pro ty svoje nápady musíte změnit Ústavu. To jsou zájmy České republiky, abychom byli právní stát, abychom sami respektovali nejprve zákony, a ne abychom překrucovali Ústavu a zákony, jak se nám hodí podle libosti, nebo popřípadě podle toho, koho nenávidíme. Děkuji.